Pane místopředsedo, já vám rozumím.

Ale respektuji přednostní práva.

Děkuji za slovo.

Všichni to sledujeme. Všichni jsme týdny a měsíce dostávali maily, tu pro, nebo většinou pro, občas proti. Já jsem si všiml, že jeden hlas hnutí ANO byl pro.

Kdyby o to požádal pan poslanec nebo předseda jeho klubu, tak se přeruší, vyjede se sjetina, zkontroluje se a může se to. Mě nezajímá, jak jste chtěl hlasovat.

To není žádný důvod pro opakování, že jsem hlasoval jinak, než jsem chtěl.

A je to jasné.

Není!

Děkuji za pochopení.

Abychom věděli. Ne ten jeden.

A skutečně nebylo naším záměrem klubu jakýmkoli způsobem zpochybňovat hlasování. Já jsem si zkontroloval opakovaně zpátky a zjistil jsem, že skutečně jsem hlasoval v rozporu se svou vůlí. Děkuji vám. Prosím klid! Ještě ne!

Kdybyste chtěli zpochybnit bezprostředně, vzali jste si přestávku, řekli jste, vysvětlili jste si to.

Jestliže řeknete, že zpochybňujete, ale jedeme dál, tak to beru, je to férové. Jestliže budete chtít opakovat hlasování, je to jasný atak na hlasování, které proběhlo, s cílem změnit následující hlasování.

Jestli ne, tak je to snaha zmanipulovat toto hlasování.

Děkuji, pane předsedající.

Bylo to velmi smutné a ti, kteří to pamatují, mi dají za pravdu, že jsme to už nikdy neopakovali.

Chápu, že někteří kolegové úplně detailně neznají jednací řád a jejich vyjádření není v souladu se zákonem o jednacím řádu, to znamená, že požadují opakování hlasování z důvodu, že elektronický zápis o výsledku hlasování neodpovídá jejich vůli a jejich hlasování.

Ale to, abychom se tady vyzývali jeden druhého, že si to má předseda klubu zablokovat jako pro tu kontrolu hlasování ano, ale takovou zvyklost tady zatím nemáme. Já to říkám úplně na rovinu, protože já bych mohl opakovat slova.